A můžeme se vrátit k rozhodování. Není tomu tak. Můžeme tedy probírat jednotlivé návrhy a návrh procedury je buď hlasování o celku, tak jak to bylo předneseno, jak je to v materiálu usnesení výboru, a pak je tady návrh kolegy Stanjury. A budeme ho podle vašeho pořadí, pane předsedo.

Tak jsem to pochopil. A pak o každém bodu zvlášť.

Říkám to správně? Tak prosím ještě jednou. Sedmdesátpět procent jste řekl správně, pane předsedající.

To bylo první. Jako druhé abychom opět hlasovali o těch misích jako celku a o tom zbytku taky jako o celku.

A to je vlastně jenom způsob hlasování.

Není třeba znovu opakovat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.

Tak ještě upřesnění.

Ano, děkuju. Tak podle tohoto upřesnění budeme mít čtvrté hlasování o proceduře. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Čili budeme postupovat podle původní procedury výboru, který máte obsažený v materiálu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Kdybychom takhle přijali, tak jsme nepřijali nic. To bychom jenom potvrdili to, že nemáme žádné stanovisko.

Pana zpravodaje požádám o to, aby to přečetl.

Chcete, dobře.

Takže pane zpravodaji, prosím o návrh usnesení podle tisku 150/0. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych načetl návrh usnesení, o kterém bychom měli hlasovat. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky 1. působením sil a prostředků resortu Ministerstva obrany